10.

Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Děkuju za slovo, vážená paní místopředsedkyně.

Jedná se konkrétně o transpozici dvou směrnic Evropského parlamentu a Rady, které jsou součástí modernizace unijního autorského práva. Já jsem, kolegyně a kolegové, vlastně obsah komentoval už při prvním čtení. Myslím, že to, o čem tento zákon je, předpokládám, že je nějak všeobecně povědomé, ale já bych využil této příležitosti a podrobněji se vyjádřil k některým pozměňovacím návrhům, které byly předloženy.

Návrh zákona včetně několika poslaneckých návrhů byl opakovaně projednáván na schůzích výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu i v podvýboru pro kulturu. Garanční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 31 schválit ve znění několika pozměňovacích návrhů, a to konkrétně tří pozměňovacích návrhů paní poslankyně Kocmanové a jednoho pozměňovacího návrhu pana poslance Michálka. A já si dovolím tyto pozměňovací návrhy, tak jak byly předloženy, okomentovat, zdůrazňuji, z pohledu mého ministerstva.

Jenom k tomu dodám, že implementovaná směrnice konkrétní formu výkonu práva vydavatelů neupravuje a stanovisko mého ministerstva je k tomuto pozměňovacímu návrhu souhlasné.

Ministerstvu kultury jsou známy obavy zástupců některých dotčených subjektů, především nositelů práv, týkající se ustanovení o automatickém blokování obsahu.

Pozměňovací návrh se ovšem týká pouze těch situací, kdy budou využívány takzvané automatické filtry.

Směrnice otázku zpoplatnění stížnostní procedury nijak neupravuje, naše stanovisko je tedy souhlasné. Bod 3 tohoto pozměňovacího návrhu paní kolegyně Kocmanové doplňuje do vládního návrhu nový § 51a.

Takové výslovné doplnění obecně platného pravidla není nutné z koncepčního hlediska.